A samozřejmě české předsednictví to je to české předsednictví, na které se chystala vláda Andreje Babiše, když seškrtala všechny rozpočty.

Převzali jsme tedy pomyslný štafetový kolík od Francouzů a zahájili jsme české předsednictví v Radě Evropské unie. To nás objektivně jako ministry i celá ministerstva v tuto chvíli poměrně hodně zaměstnává.

Během uplynulých osmi měsíců v úřadu jsem měl také celou řadu schůzek a jednání, na kterých jsme právě prosazovali tyto konkrétní české zájmy a potvrzovali jsme si tam spolupráci, přátelské vztahy.

Myslím si, že není normální, aby ministr řešil každý týden velmi detailně IT na poradě, ale posouváme se dopředu nějakým způsobem, nějakým způsobem se posouváme a já věřím, že se nám podaří naplnit moji ambici, abychom měli novou verzi systému Drozd, když čeští občané cestují do zahraničí, aby měli i mobilní aplikaci, která jim zajistí včasné informace před různými riziky a zároveň nám při dodržení všech náležitostí správy osobních údajů to bych chtěl zdůraznit poskytne možnost je například kontaktovat, pokud s tím oni budou souhlasit, aby naše zastupitelské úřady mohly občanům v zahraničí pomáhat. Chtěl bych říct, že například v situaci, kdy vypukla válka na Ukrajině, se to osvědčilo a komunikovali jsme přes tyto seznamy s občany, kteří se chtěli například dostat do bezpečí nebo potřebovali informace, které jsou ověřené, protože v mimořádných situacích máte dneska všude na internetu mnoho informací, ale ty skutečně ověřené informace, které platí, ty dokáže především zajistit ministerstvo a je to jeho úkol. Tam samozřejmě se díváme dopředu, díváme se na to, co vytváří přidanou hodnotu České republice, co vytváří bohatství, z čeho budeme platit důchody, z čeho bude možno rozvíjet, z čeho bude prosperovat Česká republika, a to je věda, výzkum, inovace.

Takže já bych chtěl za vládu České republiky a za Ministerstvo zahraničních věcí jednoznačně deklarovat, že v zahraniční politice víme, co děláme, víme, proč to děláme, děláme to v zájmu České republiky a českých občanů a jednoznačně plníme programové prohlášení vlády. Neděláme nic, co bychom neřekli dopředu této Sněmovně, když jsme zde jednali o důvěře pro tuto vládu, a nerozumím tedy tedy rozumím těm populistickým důvodům, ale nerozumím tomu, proč jste se rozhodli dnešním dnem nám tady házet klacky pod nohy. Z vaší strany je to neodpovědné a já věřím, že vám to veřejnost nespolkne.

A to opravdu není suverénní politika České republiky.